3. a)Prijedlog odluke o razrješenju članice i predsjednice Vijeća za elektroničke medije b)Prijedlog odluke o razrješenju članice Vijeća za elektroničke medije c) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije. Rasprava je zaključena. a) Sukladno prijedlogu matičnog saborskog radnog tijela dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razrješenju Mirjane Rakić dužnosti članice i predsjednice Vijeća za elektroničke medije. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova 118 za i 16 suzdržanih donijeta Odluka o razrješenju Mirjane Rakić dužnosti članice i predsjednice Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložio predlagatelj. b) Sukladno prijedlogu matičnog saborskog radnog tijela dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razrješenju Vesne Roller dužnosti članice Vijeća za elektroničke medije. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 117 glasova za, 17 suzdržanih, donijeta Odluka o razrješenju Vesne Roller na dužnost članice Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložio predlagatelj. c) Sukladno prijedlogu matičnog saborskog radnog tijela, dajem na glasovanje Prijedlog odluke o imenovanju Damira Hajduka predsjednikom Vijeća za elektroničke medije i Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije i to Anita Malenica, Davor Marić i Vanja Gavran.

Moguće je i suglasan sam s time. Dakle, prvo onda glasujemo o imenovanju Damiru Hajduka, predsjednikom Vijeća za elektroničke medije. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je 113 glasova za, 21 suzdržan, donešena odluka o imenovanju Damira Hajduka predsjednikom Vijeća za elektroničke medije. Sada prelazimo na pojedinačno onda glasovanju o članovima odnosno članicama Vijeća za elektroničke medije. I to prvo glasujemo za Anitu Malenicu. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 85 glasova za, 19 suzdržanih i 30 protiv, Anita Malenica imenovana članicom Vijeća za elektroničke medije. Drugo glasovanje je Davor Marić. Molim glasujmo. Utvrđujem da je sa 106 glasova za, 24 suzdržana i 2 protiv Davor Marić imenovan članom Vijeća za elektroničke medije. I zadnje Vanja Gavran. Molim vas glasujmo. Utvrđujem da je sa 97 glasova za, 21 suzdržan, i 5 glasova protiv, Vanja Gavran imenovan članom Vijeća za elektroničke medije. Tako da utvrđujem da je Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije donešena u tekstu kako je predložio predlagatelj.

Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne, regionalne samouprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 161. Predlagatelj je Vlada RH a rasprava je zaključena. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Robert Podolnjak. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima, ovdje s nama je Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave. Prvi amandman Odbora za zakonodavstvo. Izvolite. Amandman se prihvaća. Taj amandman postaje sastavni dio zakona. Drugi amandman isto tako Odbora za zakonodavstvo. Amandman se prihvaća. I taj amandman postaje sastavni dio zakona. Amandman kolege Roberta Podolnjaka. Amandman se ne prihvaća. Iz razloga jer za provedbu potpisa potreban identifikator a sukladnu Zakonu o registra birača identifikator je OIB ili matični broj građana kojeg ovim zakonom isključujemo.

I treće, predloženi amandman također nije u skladu sa odlukom Ustavnog suda od 27. rujna 2016. godine. Izvolite. Ostajem kod amandmana, predlagatelj apsolutno nije u pravu u svemu što je sad rekao. Predlagatelj predlaže da se građani kod potpisivanja za referendum narodi inicijative moraju potpisati u svoje ime i prezime i OIB. Svi ostali zakoni gdje građani potpisuju kod kandidatura za izbore, za parlamentarne predsjedničke i lokalne izbore, građani unose broj važeće osobne iskaznice ili broj važeće putovnice ili OIB kao u parlamentarnim izborima. Prema tome, predložio sam da građani mogu birati koji će od tih identifikacijskih brojeva upisati u svoje ime i prezime kako bi im se olakšalo da mogu potpisati zahtjev za referendum. Hvala vam. Tražite da se glasuje, pretpostavljam? Glasovanje, da. Molim da glasujmo za amandman koji Vlada ne prihvaća.

Utvrđujem da amandman nije dobio dovoljan broj glasova.

Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku iz istih razloga. Kolega Bauk. U ime kluba SDP-a tražim stanku iz istih razloga kao i prethodna tri kluba. Zahvaljujem se. Kolega Pernar izvolite.

Pardon, kolega Batinić. Klub HNS-a iz istih razloga traži stanku. Molim vas da budete tu.

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo sa radom. Prvi je u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista uvaženi kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, volio bih da je malo sabornica punija jer je tema, znači aktualna tema o kojoj ćemo sada glasovati. Što se tiče novih informacija radi se o tome da je ministar pravosuđa najavio cjelovite izmjene Ovršnog zakona znači da one ne mogu biti prije godine dana, čak i duže a svi dobro znamo i to je poznato cjelokupnoj javnosti, o tome se dosta piše u medijima, dosta smo govorili ovdje u ovoj sabornici u kakvim uvjetima žive naši blokirani građani, o kakvoj se spirali zla, spirali duga radi. I jednostavno mi ne možemo dopustiti kao saborski zastupnici da naši građani čekaju toliko dugo da im mi pomognemo. Ovaj prijedlog zakona koji je usuglašen sa HDZ-om će pomoći dijelom našim građanima ali ne dovoljno. Pitaju se svi zašto smo dali amandmane, pa zato što je cjelokupna javnost nakon što je izašao ovaj naš prijedlog zakona rekla, ove promjene su dobre ali nisu dovoljne, trebaju nam jače, korjenitije promjene. I što smo napravili? Bili smo izrazito konstruktivni. Svaki kvalitetan prijedlog kolega zastupnika u ovoj sabornici smo podržali, jedan amandman kolega iz SDP-a. Podržali smo amandman kolege Aleksića za koje je znalo Ministarstvo pravosuđa a to je zapravo bio zahtjev predsjednice Republike prema premijeru koja je organizirala okrugli stol i poslala otvoreno pismo u kojem spominje da se poveća ovaj iznos 20 tisuća na 50 tisuća glavnica, znači kod ovrhe jedine nekretnine. Kolega Lovrinović također je uputio zahtjev koji se nalazi u pismu predsjednice Republike premijeru Vlade da svaka strana u postupku snosi svoj dio troška. I što radi HDZ, kaže nismo te amandmane, nije se Vlada očitovala iako je mogla, mogla se sinoć očitovati, mogla se jutros očitovati. Cijeli dan je tu sjedio državni tajnik iz stručne službe Ministarstva pravosuđa. I mogli su se očitovati, znači Vlada se mogla očitovati o pojedinim amandmanima. Mi smo o tim amandmanima od jutra govorili. O amandmanima MOST-a. Vjerujte mi ovo što smo predložili bi spasilo mnoge, one ljude koji su danas prosvjedovali danas tu na Markovu trgu. Ne mogu ljudi biti doživotno blokirani. A s ovim amandmanima koje je MOST uputio to se prekida. 10 godina je zastarni rok, ako nešto nije naplaćeno u 10 godina neće se ni naplatiti. Osim toga predložili smo da ako je račun mrtav godinu i više dana, odnosno više od godine dana da se obustavlja ovrha. Ona se može ponovno pokrenuti ali ako se pokrene onih kamata otprije više nema. Pa znate li kolike ćemo spasiti? Znate li kolike ćemo zaustaviti možda da ne odu u Irsku, u Njemačku i druge zemlje. Ove promjene koje smo dali kroz amandmane, nisu kozmetičke promjene, ovo su ozbiljne promjene ali nisu ni radikalne. Kolega Aleksić je rekao, ovo su umjerene promjene i kolega Sinčić, ovo su umjerene promjene koje će pomoći ljudima. Molim vas sve, podržite ovo. Ako zastupnici HDZ-a danas budu protiv ovih amandmana o kojima je pisala predsjednica Republike, znači da će biti protiv njenog zahtjeva i poslati će joj poruku da je neozbiljna, da je predsjednica Republike populist, takvu poruku ćete poslati drage kolege. A ja sam uvjeren da će kod SDP-a prevladati socijaldemokracija, da neće prevladati želje odvjetničkih i drugih lobija da se ovršni postupci vode godinama a da se ništa ne naplaćuje, da ljudi rade na crno ili odlaze iz Hrvatska. Za koga ćemo raditi? Za one koji imaju dovoljno novca da odu na ljetovanje ili na skijanje ili za one koji skupljaju novce da odu iz Hrvatske? U čiju korist ćemo danas raditi drage kolege? Podržimo ove amandmane. Ako ima neki amandman koji vam ne odgovara iz ovog ili onog razloga pa nemojte glasovati za taj amandman ali da sve odbacite to pokazuje da nema, da ne postoji stvarna volja za rješavanjem problema, ne postoji stvarna volja. I taj problem se odgađa a država nam izumire, imamo demografski slom drage kolege. I još jednom apeliram na vašu savjest, pomozimo našim građanima. Druga po redu rasprava uvaženi kolega Ivan Lovrinović, Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Tražio sam stanku u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku jer zaista osjetio sam važnog ovog trenutka za sve naše građane. Ja više teško mogu čitati pisma koja mi stižu vjerujte.

Zato je ovo prevažno pitanje. I dok sam bio s njima u MOST-u o tome smo pričali, pokretali. Ali jučer sam bio presretan čovjek jer sam sve negdje do 16h osjećao pozitivnu atmosferu da ćemo svi to podržati. Ne mogu vjerovati da se sada stvar komplicira i postavlja se pitanje zbog čega se komplicira. Pa jučer smo tvrdili svi ovdje da nam je to zajednički problem, da želimo spašavati naše ljude, građane, tzv. male ljude, obične ljude. Doduše, jučer sam u govoru i odgovoru ovdje državnog tajnika Salapića osjećao, prepoznao sam da bi moglo biti problema. Poštovana gospodo, dragi građani, znam da nas napeto gledate diljem Hrvatske. Ovo su važni trenuci. Izabrali ste nas da rješavamo vaše probleme, ovo je ključni problem. Uz ovakve dugove ne može se živjeti. 330 tisuća građana je u dužničkom ropstvu. U 21. stoljeću. Ovo je zemlja ovrha. A u čemu je sada problem? Je li on formalni ili sadržajni? Gospodo, ako je on formalni, da se kaže Vlada nije bila na vrijeme upoznata s ovim problemom, treba joj nekoliko dana da se konzultira, ja predlažem evo onda 7 dana, dogovorimo se tjedan dana, neka Vlada razmotri ove amandmane ponovo i nađimo se u slijedeći petak da o tome samo glasamo. Ako je sadržajni problem, onda neka se to pošteno kaže, odnosno vidjet će se tko oponira a sadržajno znači, ne želimo vam pomoći, mi smo na strani onih koji vas iscrpljuju, koji vas ugnjetavaju, i to je problem. To je kolega Grmoja dobro rekao, korektno, vrlo korektno i zahvaljujem. On je financijski najvažniji, gospodo. Zašto? Jer 70% troškova automatski reže. Što u prijevodu to znači? Svaki dužnik kojeg se nastoji ovršiti, ovrhovoditelj može angažirati vještake, odvjetnike, ovo, onog, ali morat će to platiti sam. I prema tome, neće to raditi, a ovršenik, on će imati obične troškove. E vidite, tu leži taj interes da očito netko ne želi odbiti odnosno da novac curi i dalje u džepove gdje je curio. 330 ljudi znači, plus članovi obitelji čekaju na rješenje ovog problema. Mene je iznenadila reakcija, moram reći uvažene kolegice i kolege SDP-a. Vi ste najveća oporbena stranka. Ovo je par excellence socijaldemokratsko pitanje, socijaldemokratski problem. Molim vas, podržite nas u ovome, u ovom zahtjevu, ili da se danas usvoje amandmani ili ako ne, za tjedan dana dok razmotri Vlada, ja vas zaista molim ne toliko zbog sebe, nego zbog tisuća ljudi, stotina tisuća ljudi koji pate zbog toga. Vratimo se na zajedničku stvar, vratimo se na zajednički problem. Ali ako se odbije i jedno i drugo, dakle da se danas ne usvoje amandmani naši, ili da se neće čekati tjedan da Vlada ponovno razmotri, ja nemam ništa drugo, nego da pozovem čitavu oporbu, ali i one koji drugačije misle u vladajućima da bojkotiramo rad Sabora, da napustimo sabornicu, pa čak da ne dolazimo nakon ljetnog odmora. Nije ovo dobra stvar.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, s obzirom da je ovo izuzetno važna a prije svega za 330 naših sugrađana i bolna tema, u ime kluba ću govoriti isključivo o činjenicama bez namjere da politiziramo, da sa jeftinom pričamo skupljamo neke poene jer ovaj zakon prije svega mora biti socijalno osjetljiv a s druge strane, svima sudionicima mora nuditi pravnu sigurnost. To su osnovni postulati. Druga stvar, i Vlada RH i klub HDZ-a, temeljem dogovora sa MOST-om, dok je još postojala koalicija, ali poštujući svoju riječ, dakle prihvatila je prijedlog zakona MOST-a sa amandmanima koji su usuglašeni. I to su naprosto činjenice. I sa tim se došlo na jučerašnju raspravu. Druga stvar, Vlada RH je paralelno s tim naglasila da je Ministarstvo pravosuđa pristupilo izradi cjelokupnog, novo Ovršnog zakona koji će sve ovo skupa sagledati i napraviti jedan novi zakon koji će naprosto odgovarati vremenu i prostu u kojem će se primjenjivati. Dakle, jučer, tijekom rasprave u ime kluba HDZ-a, kolegice i kolege su pokušali upozoriti jednu elementarnu stvar. A najbolji primjer kako se to radi je ovaj zakon koji smo izglasali maloprije. Kolega Škibola nakon završene, praktički rasprave u drugom čitanju, pojavile su se određene nedoumice, određena pitanja, kolega Škibola je sjeo sa predstavnicima Vlade, predstavnicima Ministarstva pravosuđa i usuglasili su se. Vidjeli ste da određene amandmane Vlade je kolega Škibola prihvatio, a određene amandmane Vlade je on kao predlagatelj proširio, a Vlada je to prihvatila. Dakle, to je ono što se trebalo događati jučer, to se nažalost jučer nije dogodilo. Cijelo vrijeme smo ovdje pokušali kolegama iz MOST-a reći dajte si sjednite, probajte to dogovoriti, probajte naći zajedničko rješenje, međutim ono što po meni nije dobro, nije dobro za sve nas jer ne znamo tko će se u kakvoj situaciji naći. Jučer je bilo zabranjeno drugačije misliti. Bilo je zabranjeno reći, da možda nešto po mišljenju zastupnika, svi mi imamo pravo na svoje mišljenje, možda smatramo da nešto nije dobro. Peđa Grbin i ja, oprosti Peđa što sam ovako, kolega Grbin, smo se usudili reći određene primjedbe na dvije odredbe amandmana, cijelo popodne i danas dopodne smo potencirani kao osobe koje su nešto prigovarale. Dakle, kolegice i kolege radi hrvatske javnosti, radi zapisnika i radi činjenica Vlada RH u kojoj HDZ čini većinu, klub Hrvatske demokratske zajednice najveći klub u vladajućoj većini će podržati prijedlog zakona sa amandmanima koji su usuglašeni. Ono što je jučer došlo najprije u verbalnom dijelu, a negdje iza 2 ili 3 sata u pisanom obliku smo pokušali raspraviti na žalost očigledno se nismo uspjeli usuglasiti. Druga stvar, ako dva partnera, a u ovom trenutku su to predlagatelji klub MOST-a nezavisnih lista i Vlada RH su postigli vrlo visoki stupanj usaglašenosti, onda je isto tako bilo logično ako nakon tog razgovora i dogovora i visokog stupnja usaglašenosti, ako ne jedna strana želi promijeniti logična je stvar da tu drugu stranu pozove, da se sjedne i da se vidi što se može promijeniti. I na kraju ovog amandmana koji je, zapravo primjedbe koje je dao kolega Grbin i pozvat klub SDP-a, najveći oporbeni klub. I to se moglo sve napraviti jučer popodne, vidjeti da li su naši argumenti valjani, nevaljani ili se može naći nekakvo treće rješenje. Ići u soluciji da Vlada RH samo jednostrano da svoj prijedlog ili klub SDP-a naprosto nije dobro. Ponavljam primjer kolege Škibole jasno pokazuje da se stvari mogu riješiti ako su nam u interesu građani RH. … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Gospodo ja sam strpljivo slušao dok ste vi pričali. Dakle, ono što sam govorio jučer i opet postavljam jedno veliko pitanje stavak 4. i 5. vašeg amandmana koja poslovna banka će temeljem ovakve odredbe dati jednom mladom čovjeku kredit ako mu roditelj ili netko drugi ne da nekakvu nekretninu u zalog. Imamo dvije povrede Poslovnika. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, povreda Poslovnika članak 238. stavak 5. znači vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika iznošenjem neistina. Kolega Šuker je rekao da se jučer nije dopustilo drugačije misliti. Zaboravio je da je nakon njegove argumentacije da sam ja u završnoj riječi se zahvalio kolegi Šukeru na sudjelovanju u raspravi i na konstruktivnoj i argumentiranoj raspravi. I to uopće nije istina da se jučer nije dopustilo drugačije misliti. A ako se s pojedinim amandmanom kolega Šuker evo iznio je jedan amandman s kojim se ne slaže može podržati druge amandmane. I što bismo sa ovim svim amandmanima koji su došli danas? Znači nije se mogla Vlada usuglasiti sa amandmanima SDP-a a mi ćemo taj amandman, mi smo predlagatelji, mi ćemo ga podržati. Znači to ne stoji. Postoje amandmani koje je mogao i državni tajnik i Vlada je mogla vidjeti koji stoje, koji ne stoje i onda da zastupnici HDZ-a danas mogu glasovati. Procjenjujem da nije došlo do povrede Poslovnika tako da ako mislite da je došlo obratite se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepa predsjedniče. Kolega Šuker je povrijedio članak 238. stavak 5. jer je omalovažavao znači instituciju, a vi ste svjedoci jer ste predsjednik, da je jučer bilo zabranjeno drugačije misliti. Tako je kazao točno citiram, da je jučer bilo drugačije, zabranjeno drugačije misliti. A ja sam ponosan na jučerašnji dan bez nekakvih malih verbalnih sukoba nikad veći konsenzus. Nije bilo saborskih zastupnika, HDZ-a, nas ovdje u sredini, SDP-a do određenoga trenutka. Jučer je bio najčasniji dan od kada sam ja u ovome Saboru, a i prije sam pratio Sabor. I prema tome kolega Šuker izrekli ste toliku neistinu da želite prikazati neistinu narodu. Ovdje se radi isključivo o jučerašnjem konsenzusu i o izmjenama Ovršnoga zakona i o amandmanima koji su bili u skladu sa zakonom i sve ostalo [[Upadica predsjednik: Hvala.]] je laž i obmana. Kao predsjedavajući procjenjujem da nije došlo do povrede Poslovnika. Prelazimo sada na raspravu Kluba zastupnika SDP-a uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ja ću početi malo sa prošlošću. Počet ću sa jednim danom 22.12.2011. godine. To je bio drugi dan mandata koalicijske Vlade, a toga dana na prijedlog SDP-a, dakle drugog dana nakon formiranja Hrvatskog sabora u njegovom 7. sazivu donijeta su dva zakona – Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona i Zakon o stavljanju van snage Zakona o javnim ovršiteljima. Sjećate li se javnih ovršitelja? Sjećate li se tih građana, te službe u RH koja je bila nazivana šerifima koja je trebala ulaziti u domove građana i plijeniti njihovu imovinu. A znate li zašto? Zato što je SDP drugoga dana svojega mandata ukinuo tu službu i spriječio da u sustav ovrhe uđe i još jedna privatna služba koja je trebala plijeniti imovinu građana iz njihovih domova. Poštovane kolegice i kolege, to je socijaldemokracija. A ovo poštovane kolegice i kolege iz MOST-a što vi radite to je demagogija.

Ovaj zakon o kojem ćemo sada za koju minutu početi glasovati podržali smo na svim odborima, na svim radnim tijelima Hrvatskog sabora kada je došao u drugom čitanju i kada su usuglašeni amandmani koji su usuglašeni sa Ministarstvom pravosuđa, odnosno sa Vladom RH. I to amandmani koji su usuglašeni sa Vladom RH uglavnom još u vrijeme dok je na čelu Ministarstva pravosuđa bio vaš kolega, vaš kolega. Dakle, ovaj zakon je 99% proizvod MOST-a bilo u Saboru, bilo u Vladi. Ovaj zakon se radi 9 mjeseci, 9 mjeseci. Pa zar je onda previše, da ostanemo šokirani, što nakon 9 mjeseci, niti 24 sata prije glasovanja, dobimo amandmane i da tu ću se poštovani kolega Grmoja, apsolutno složiti s vama, koji nisu tehnički već suštinski. Ali suštinski na više načina, nego što to vi prezentirate hrvatskoj javnosti.

Primjerice, jedan je onaj dio gdje govorimo o tome da se iz založnog prava neće moći naplatiti ništa, osim glavnice kredita. E sad ja vas pitam, koja će banka, u takvom slučaju, kada iz založnog prava može naplatiti samo glavnicu kredita, građaninu dati kredit za kupnju prve nekretnine, bez da od njega traži dodatna jamstava. Primjerice jamce, primjerice drugu nekretninu. A onda ja vas pitam, kako će građanke i građani RH, mladi, uglavnom mladi koji si ne mogu priuštiti takvu nekretninu istu kupiti. Znate li kako? Tako što će otići u Njemačku, gdje će moći dobiti kredit. To je ono što vi kolegice i kolege iz Mosta, to je ono što vi kolegice i kolege, poštovani kolega Grmoja, dajte ne budite nervozni, spominjete me u zadnja 24 sata toliko da sam se počeo brinuti. Pa ni moji članovi obitelji me ne zazivaju toliko koliko i vi. Ta ljubav vas prema meni je nevjerojatna, da i sada morate komunicirati samnom, ne možete pričekati niti 5 minuta da završim sa govorom. Dakle, poštovane kolegice i kolege, amandmani koje je Most podnio u zadnji čas, netom prije završetka rasprave, su klasičan primjer populizma, demagogije i iskorištavanje političkog trenutka i pokušaja sabotaže onoga što smo svi zajedno dogovorili. A svi zajedno smo dogovorili da danas usvojimo izmjene i dopune Ovršnog zakona. I kao što je na zakonu prije ovoga, ovaj je ekran trebao biti potpuno zelen, tako je trebao biti i sada, a vi to pokušavate spriječiti. Mi iz SDP-a podnijeli smo amandman, da vi ste se s tim suglasili, Vlada nije, HDZ nije. Mi smatramo da je to njihovo obrazloženje, suludo, neprihvatljivo. Ali, to nas neće priječiti, da glasujemo za zakon u preostalom dijelu.

Imam 2 povrede Poslovnika, ali znam unaprijed da nije povrijeđen Poslovnik, jer zaista, počinje se zloupotrebljavati, nažalost, taj institut povrede Poslovnika.

Mislim da je povrijeđen Poslovnik čl. 236., jer uvaženi zastupnik Grbin rekao jednu neistinu, zbog čega ja sam se našao u toj neistini njegovoj, a on je doslovno rekao, da je 24 sata prije saznao i vidio prijedloge amandmana. To je naprosto gruba neistina, jer ja sam pisani prijedlog, najmanje prije 15 dana uputio u proceduru i jasno je bilo vidljivo da je on napisan i to mogu potvrditi i predstavnici Mosta, ali kolegi Grbinu poručujem slijedeće, kako to da nije ujutro reagirao, jučer ujutro, nego u 16 sati. Da li je neki sporazum između SDP-a, HDZ-a postignut, drugi, ja bi volio to čuti.

Kolega Lovrinović, zloupotrijebili ste sada Poslovnik, ovo nije bila povreda Poslovnika i molim vas da to ne činite. Izvolite kolega Grmoja. Poštovani predsjedniče. Članak 238. stavak 5. ja se neću svađati s kolegom Grbinom, neću se s njim obračunavati i nikakve namjere, jer ovo su sve neistine koje je iznio, da ćemo mi nešto bojkotirati i blokirati.

U Hrvatskom saboru, kolege zastupnice i zastupnici, često je čuju neistine, ali je vrlo teško ponekad i procijeniti što je istina a što je neistina, jer svatko iz svog kuta gleda na istinu i neistinu. Tako vas molim, da kad osjetite ili smatrate da je nešto istina ili neistina, da se ne javljate za povredu poslovnika, jer to ne spada pod povredu poslovnika. Kolega Stazić izvolite. Članak 33. koji govori o ovlastima predsjednika Sabora. Iako ste ih upozorili, ja vas pozivam da počnete dijeliti opomene, jer to kako ista grupa zastupnika terorizira ovaj Sabor, iz dana u dan, postaje nepodnošljivo. Prema tome, kad uz zloupotrebe povredu Poslovnika, zato da bi raspravljali, da bi polemizirali, dajte im opomenu, pa opomenu sa oduzimanjem riječi, pa će izaći iz dvorane.

Mislim gledajte, samo malo, pa dobro a što ste vi sve izgovorili o ljudima koji sjede u ovoj sabornici pa vam nisam davao opomene.

Ja apeliram da se ponašamo kao korektni i fer ljudi, evo samo to vas molim. Idemo dalje na raspravu. Izvolite kolega Petrov.

Ja ne mislim da je teško procijeniti što je istina jer ne postoji deset verzija istina, postoji jedna jedina, pa onda mislim da gospodin Grmoja u trenutku da mora obrazložiti da je izrečena neistina, to vam jasno stoji u članku 238. na to ima pravo. Hvala. Dobro. Ja vas sada pozivam kolegice i kolege da se držimo Poslovnika ovakvog kakav danas imamo, a mislim da je zaista nakon današnjeg i jučerašnjeg dana svima potpuno jasno da ga moramo mijenjati i nadam se da ćemo već početkom jesenske sjednice, jesenskog zasjedanja izmijeniti one dijelove Poslovnika koji onemogućuju da efikasno, brzo i funkcionalno razgovaramo. Sada bih molio uvaženog kolegu Ivana Pernara u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e za petominutno obraćanje. Hvala predsjedavajući. Došao sam ovdje mogao bi pričati sada o Ovršnom zakonu i o postupanju svih aktera, međutim htio bih vam ukazati na slučaj Borova, što se u Borovu događa. Tamo su dva mjeseca kasnile plaće i jedna radnica Tatjana Miljak ona je na facebooku napisala da nije zadovoljna načinom na koji se Borovo vodi.

I pročitat ću vam poruku Danijele Mažar Golubić radnice donedavne Borova, kaže ovako: „Poštovani, nadam se da ćete odvojiti pet minuta svoga vremena i saslušati i moj glas. Moje je ime Danijela Mažar Golubić jedna od slavne petorke djelatnica koje su dobile otkaz. 29.5. na HZZ-u objavljuje se natječaj za zapošljavanje djelatnika u Borovu u prvi mah mislimo promet raste, dobivamo novu kolegicu, odlično. Dana 8.6. dobivam mail u kom stoji da mi se ne produžava ugovor koji ističe 30.6. čitam i ne vjerujem. Zašto? Promet je dobar, sa kupcima imam odličan odnos, odličnu komunikaciju. Kaže dolazi ljeto, godišnji i onda se pali lampica, nije slučajno da se podudara moja potpora Tatjani MIljak i njenom pismu predsjednici objavljenom na facebooku gdje iznosi nepravilnosti u firmi i govori o neisplati plaća. Naravno da podržavam i divim se hrabrosti jedne žene koja riskira sve da bi objavila da plaću nismo dobili dva mjeseca i da to nije prvi puta i to plaća od 2600 kuna“ U Borovu sam zaposlena od 25.7.2016. i ne mogu govoriti o periodu prije toga, ali mogu govoriti za vrijeme moga rada. Plaća se isplaćuje od 8. pa do 30. u mjesecu, za veljaču i ožujak ne dobivamo plaću. Ljudi se snalaze, odlaze u Crveni križ po pomoć u hrani, zar to nije žalosno. Duša me boli. Radimo, trudimo se i ne budemo za to plaćeni. Da li vi znate što to znači biti bez primanja dva mjeseca? HEP, Plinara, Komunalno ne pita, traži da podmirite. U trbuhu svira, treba nešto i kupiti za prehranit se, ali sa čim? I odvažimo se podržati Tatjanu MIljak jer vidimo da govori dosta je ovakvog stanja u Borovu. Treba se poduzeti nešto da se ponovno nakon '91. digne iz pepela i kao nagrada usljeđuje otkaz. U današnje vrijeme kada se ljudi grčevito bore da nađu posao, trude se ostati i zaraditi koju kunu, tako nas se olako baca na cestu. Ugrožava nam se egzistencija. Ne želim zvučati patetično ali ne dam se iz svoje zemlje jer ovo je moja zemlja koju volim svojim srcem u kojoj želim živjeti i raditi. Ne želim ići preko granice u neku obećanu zemlju. Hrvatska je moja obećana zemlja. Želim biti slobodna i uživati u sitnim radostima, raditi i biti plaćena za to. Zar stvarno previše tražim? Čitam po portalima odgovor iz uprave Borovo ne tolerira bilo kakav oblik diskriminacije, vrijeđanja, omalovažavanje, a kako nazvati sve naše otkaze nego diskriminacija, vrijeđanje i omalovažavanje nas kao djelatnica Borova jer zamislite bezobrazluk želimo biti plaćene za ono što smo odradile. Zahvaljujem na odvojenom vremenu da me saslušate. Ne znam da li ste ikada imali prilike biti u Borovu, tolika toplina i obiteljsko okruženje koje vlada teško je riječima opisati. Borovo se jednostavno voli. Molim vas da poduzmete nešto da se Borovo spasi, da ljudi koji u Borovu rade već godinama ne strahuju da li su oni sljedeći nego da konačno krenemo prema naprijed na ponos svima nama“

I zapitajte se dame i gospodo da kojim slučajem vi nemate vama da kasni plaća od 15000 tisuća kuna dva mjeseca vi biste bili kratki s lovom. Ja vam to garantiram.

I zadnja rasprava uvaženi kolega Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a. Da se vratimo na razlog traženja stanke i aktualne teme oko Ovršnog zakona. Prije svega ono što ovdje želim iskazati nakon jučerašnje konstruktivne mogu reći i zbilja rasprave koja je išla u meritumu a najmanje se politike držala da nažalost smo sve to danas već polako okaljali. Danas ulazimo u neke političke konotacije, načine rada, mi, oni, mi volimo više, vi ne date itd., itd. Nažalost imali su neku točku dnevnog reda i glasanja i gdje smo svi jednoglasni napravili i zapravo gdje se pokazalo kako je to trebalo i danas biti. I ja vjerujem da će danas biti svi za, dakle svi mi ćemo glasati za ovaj prijedlog zakona bez obzira na prihvaćene ili ne prihvaćene amandmane. I to je poruka, mi svi jesmo za. No ono što sam ja jučer tijekom dana u raspravi iznosio više puta i u ime kluba, nakon što je ujutro neki amandmani, da napomenem, ja sam upozorio, ja sada ovdje raspravljam o nečemu gdje nemam konačnu sliku što se to sve izmijenilo a dobar dio amandmana i inflacije amandmana koje je na tome uslijedilo, doslovce desetke amandmana koji su došli popodne koji u svojoj osnovi, ja ću se dotaći samo jednog, oni u svojoj osnovi imaju dobru namjeru i o tome mogu se složiti. Naravno da netko tko je zbog gospodarske krize digao kredit s jednom kamatom, u jednoj valuti, na kraju svega preplatio taj kredit ali ostao je još i više od pola dužan i njega se baca van da to nije u redu. Naime, ono što sam jučer rekao, ono što je bitno promijenjeno u ovom amandmanu u odnosu na onaj prijedlog konačni koji smo na odborima prošli gdje su se svi usuglasili, gdje su izbačene kod kredita i ovrhe na jednu nekretninu, fizička osoba, to je sada maknuto, sada tu mogu biti i obrtnici prema ovome što ja vidim. Tu se sada može dogoditi situacija da netko podigne kredit za obrtna sredstva, za bilo šta drugo, ne stambeni kredit sa 3, 4 nekretnine koje ima. U međuvremenu proda, daruje nekretnine i kada vidi da mu iznos kamate i glavnice došao do iznosa koji je tražio jednostavno prestane plaćati i izigra državu. A banke da se zaštite budu tražile od svih nas koji ne mogu kupiti nekretninu osim da ne štede 30 godina i onda tek možda skupe novac budu tražili 2., 3. nekretninu ili ne znam kakva jamstva. Time dovodimo i ugrožavamo budućnost svih nas. Znači namjera je dobra ali moramo dalekosežnije razmišljati, moramo to bolje raspraviti, ne možemo preko noći ad hoc licitirati, podilaziti građanima i reći, ne mi više volimo, mi više smo za to, jer mi smo prvi predložili, pa su ovi predložili itd. Mi smo imali prijedloge i ovdje u argumentaciji, ja sam spominjao, nažalost u ovim, Izmjenama i dopunama ovoga Zakona nije se išlo na članak 172. izuzimanje iz ovrhe. Znači mi ne možemo danas promijeniti, koliko god htjeli, bilo kakvim amandmanom da se Vlada složi da recimo regresi i božićnice i svi ostali neoporezivi primitci ne budu ovršeni. To ne možemo. Ja osobno nisam bio u ovom Domu, ali da, imali su vremena. I sada ti isti predlagatelji nažalost unutar 24h zato što se otvorila rasprava, široka rasprava i to je dobro, su se možda ukazale neke dodatne stvari, brže bolje idemo to mijenjati. Ali to moramo napraviti stručno, moramo napraviti u suradnji i moramo napraviti tako da nikoga drugog ne zakinemo. I to je osnov i to je rasprava koju smo jučer vodili. Ovo što se danas događa ima jednu konstantu. Nije bilo dobro kada se to radilo koalicijski, opet su bile neke razmirice, ta koalicija je razvrgnuta. Sada nije dobro kada se prihvati to što se tada radilo i svi su suglasni, opet nešto nije dobro, opet se mora napraviti neka halabuka, neka drama, bilo šta drugo. To tako nije način. Klub HNS-a naravno da će podržati osnovni prijedlog, konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona. I hvala Bogu da je on tu. Hvala Bogu da ovdje ne samo od ove regresa, božićne koju treba staviti, tu ima još niz drugih stvari koji trebaju ići dalje u razradu i izmjene zakona i donošenje novog zakona. I ove sve stvari koje ste vi i predlagali i amandmani koji su bili, trebaju se razmotriti ali ne preko koljena, ne preko noći, ne radi nekih političkih poena, pa da se svi dodvoravamo to više voli. Jer zamislite ja sam predlagatelj a sada netko je dao amandman koji zvuči dobro pa će on ispasti, pobrati neki kajmak od birača. Znači molim vas još jednom, ja vjerujem da ćemo svi biti za i ovo je dobra stvar koju smo napravili. Vraćamo se Konačnom prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, drugo čitanje, P.Z. br. 6. Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a. Rasprava je zaključena. Pregled amandmana podijeljen vam je na klupe. Članak 201., stavak 1. Poslovnika određuje da se o amandmanima izjašnjavaju predlagatelj te Vlada ako nije predlagatelj zakona. Članak 202., stavak 4. Poslovnika određuje da ako konačni prijedlog zakona nije podnijela Vlada o amandmanu s kojim se nije suglasila Vlada glasuje se odvojeno. Sukladno gore navedenim člancima Poslovnika da bi amandmani bili prihvaćeni moraju biti prihvaćeni i od predlagatelja i od Vlade RH. Prelazimo sada na izjašnjavanje o amandmanima, predstavnik predlagatelja uvaženi kolega Miroslav Šimić, dakle u ime MOST-a Nezavisnih lista. Samo da kažem, da imamo ukupno 32 amandmana i 1 koji nije predložen u skladu sa Poslovnikom Hrvatskoga sabora. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. Amandman br. 2., Klub zastupnika Živi zid i SNAGA-e. Ne prihvaća se, ne prihvaćamo amandman ali smatramo da svaka strana u ovršnom postupku treba snositi svoje vlastite troškove i nije razmjerno prevaliti sav trošak na samo jednu stranu. Između ostaloga zbog toga ćemo u nastavku prihvatiti amandman tog sadržava kolega Lovrinovića. Vlada, kolega Salapić? Vlada ne prihvaća amandman jer smatramo da bi prihvaćanjem ovog amandmana narušena ravnoteža stranaka u ovršnom postupku. I predlagatelj, kolega Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Nisam zadovoljan niti s jednim objašnjenjem. Tražimo da se za slučajeve dakle do 1000 kuna napravi iznimka. Ne samo kako bismo rasteretili pravosuđe od velikog broja ovrha za male iznose. Ovaj amandman nije u sukobu sa amandmanom kolege Lovrinovića.

Glasujmo o amandmanu koji ne prihvaća niti predlagatelj niti Vlada RH.

Pa prelazimo na amandman broj tri, to je amandman Vlade RH. Prihvaća se. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. Amandman broj pet, ponovno Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Ne prihvaća se. Ne prihvaćamo jer bi se prihvaćanjem ovoga amandmana dokinula pravna sigurnost u pravnim odnosima u kojima se kao instrument osiguranja tražbina ugovora založno pravo na nekretnini. Pored toga, ne prihvaćamo niti novi stavak 7. jer bi time odredba članka 75. Ovršnog zakona postala proturječna samoj sebi. Hvala lijepa. Predlagatelj kolega Aleksić. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Smatram da je potrebno dodatno zaštitit fizičke osobe koje uzdržavaju druge osobe, to je jedan razlog zašto taj amandman treba proći, a drugi razlog je što se tiče obrtnika taj da su obrtnici fizičke osobe koji svojom imovino garantiraju za poslove koji obavljaju. U tu imovinu spada i jedina nekretnina u kojoj oni žive. I sada budući da se radi isto tako fizičkim osobama, kao i o drugim fizičkim osobama na koje se odnosi ovaj članak na koji se podnosi amandman, smatram da se to treba odnositi i na obrtnike kao fizičke osobe jer oni stvarno jesu fizičke osobe. Tražim glasanje. Glasujemo dakle o amandmanu koji ne prihvaća niti predlagatelj niti Vlada RH.

Utvrđujem da amandman nije dobio dovoljan broj glasova, pa prelazimo na amandman broj šest zastupnika Gorana Aleksića. Prihvaćamo u djelomično u dijelu koji se odnosi na novi dodani stavak 8., a ne prihvaćamo dodavanje novog stavka 7. Predloženi stavak 7. uveo bi pravnu nesigurnost jer je nemogućnost otplate kredita zasnovana na jednostranoj izjavi dužnika koja rezultira obvezom vjerovnika da omogući prijevremenu otplatu kredita sa počekom od 3 mjeseca koliko je trajanje pisma namjere koje bi morao ispostaviti vjerovnik. Ovakvim prijedlogom zakonski se regulira prodaja nekretnine kao jedini mogući način prijevremenog vraćanja kredita u slučaju nemogućnosti otplate dok je dok je takav način prijevremene otplate prodajom nekretnine na koju je založno pravo za vrijednost ostatka moguć i bez zakonske regulacije po pravilima obveznog prava. Naime, nekretnina na koju je upisano založno pravo bez obzira na taj zalog može biti predmet kupoprodaje te je njezin vlasnik u svakom trenutku slobodan prodati ju za vrijednost ostatka duga ili manju vrijednost a kojom kupovinom se može zatvoriti potraživanje založnog vjerovnika. Nadalje, predloženim stavkom 7. ne uzim se u obzir situacija u kojima je na nekretnini upisano više zaloga različitih vjerovnika od kojih zaloga potraživanja ne moraju imati podrijetlo u kreditnom zaduženju. Molim kolegu Salapića da se očituje u ime Vlade. Vlada ne prihvaća amandman uz slijedeće obrazloženje. Ovim amandmanom zadire se u osnovna načela obveznog prava i to slobode uređivanja obveznih odnosa te dužnosti ispunjenja obveze. Ne može se zakonom narediti ugovaranje novog kreditiranja i davanja obveze pisma namjere kao niti dozvoliti djelomično ispunjenje obveze. Prihvaćam obrazloženje predlagatelja i predlažem da se glasa o prijedlogu koji je korigiran u skladu s prijedlogom predlagatelja i smatram da je to potrebno prihvatiti zbog toga jer nema nikakvih sukoba sa Zakonom o obveznim odnosima. Ukoliko se dodatno naloži sudu da mora prihvatiti prijedlog za odgodu ovrhe u slučaju ako se vodi sudski postupak zbog određenih nepoštenih ponašanja vjerovnika. Stoga tražim glasanje za taj amandman. Hvala. Dakle, prelazimo na glasovanje o amandmanu koji predlagatelj djelomično prihvaća a Vlada RH, ne prihvaća. Glasujmo.

Utvrđujem da amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Amandman broj 7, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Izvolite. Ne prihvaćamo jer bi se prihvaćanjem ovoga amandmana izrazito pogodovalo ovršenicima sa nekretninama veće vrijednosti. Vlada RH je svojim amandmanom predložila urediti mogućnost da se ne odobri provedba ovrhe i za tražbine čija glavnica prelazi 20 tisuća kuna. Predlagatelj, kolega Pernar. Ja ću u duhu konstruktivnosti reći da prihvaćam obrazloženje predlagatelja i Vlade uz molbu, apel da Vlada prihvati naš amandman kojim se obustavljaju tajne deložacije.

Evo hvala. Znači odustajete od amandmana? Da. Hvala vam lijepa. Prelazimo na amandman broj 8, zastupnik Ivan Lovrinović. Ne prihvaćamo jer je klub MOST-a nezavisnih lista predložio amandman koji se u bitnome prihvaća intencija ovog amandmana a daljnja revalorizacija tog iznosa na godišnjoj razini dakle, u slučaju inflacije koji ovaj prijedlog sadrži, uvela bi pravnu nesigurnost jer zakonski propisani iznos bi bio važeći samo do prve revalorizacije kada bi novi iznos ograničenja morao ponovo biti utvrđen. Time bi u zakonu postojao iznos ograničenja koja je zapravo nevažeći. Kolega Salapić, izvolite. Vlada ne prihvaća uz isto obrazloženje kao i prethodni amandman. Izvolite kolega Lovrinović. Moje mišljenje da je ovaj prijedlog amandman dobar, zašto?

Dodatni argument u tom smislu jest postojanje indeksnih klauzula. Oni se široko primjenjuju. Prema tome, namjera ovog mog amandmana je bila da zaista zaštititi ovršenika, da zbog inflacije koja dakle može ponovo srušiti ovu vrijednost realno 50000, da postane zaista vrlo mala i da se opet zbog malog iznosa pokreću ovrhe itd. Prema tome, tražim da se o ovome glasuje. Glasujemo o amandmanu koji ne prihvaćaju niti Vlada niti predlagatelj. Molim glasujmo. Utvrđujem da amandman nije dobio dovoljan broj glasova, pa prelazimo na amandman broj 9. Kluba zastupnika SDP-a. Prihvaćamo djelomično u izmijenjenom obliku i to u dijelu koji se odnosi na stavak 1. predloženog novog članka 80b. ali tako da se u tekstu riječi „20000 kuna“ zamjenjuju riječima: „50000 kuna“ A stavak 2. ne prihvaćamo budući da je isto riješeno vladinim amandmanom. Predstavnik Vlade, izvolite. Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Vlada RH je svojim amandmanom predložila urediti mogućnost da se ne odobri provedba ovrhe i za tražbine će glavnica prelaziti 20000 kuna, te iznimke od toga pravila. Ovim izmjenama i dopunama Ovršnoga zakona propisani su dodatni uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini fizičke osobe koja ne obavlja registriranu djelatnost. Navedena odredba ne isključuje zaštitu potrošača, pa nije potrebno navedenu kategoriju posebno isticati. Molim u ime predlagatelja uvaženi kolega Peđa Grbin. I jučer smo tijekom rasprave govorili o tome, danas ćemo ponoviti. Ne mogu se na isti način tretirati potrošački odnosi pogotovo kada se radi o Ovršnom zakonu kao i svi ostali. Dakle, da pojednostavimo. Kada mi uzimamo ugovor za telekomunikacijske usluge, struju, vodu itd. U tim segmentima građane treba dodatno štititi jer u pravilu sudjeluju u poslovnom odnosu sa korporacijom kojoj od njih bolje i pravno i financijski i kako god s koje god strane hoćemo gledati opremljena. Međutim, ne možemo isto pravo tretirati i na odnose kao što su primjerice izvan ugovorne obveze. Da pojednostavim naknada štete. Netko vam nanese tjelesnu ozljedu, vi zbog toga tražite naknadu štete, a ako ovo bude ovako ostalo u mnogim situacijama ju nećete moći naplatiti. S druge strane, stavak 2. je posebno važan u ovom amandmanu, jer on omogućuje da i mimo ovih situacija potrošačkih o kojima sam govorio, znači do iznosa 20000 kuna u kojem slučaju bi ovrha uvijek bila isključena, da u svim ostalim situacijama dozvolimo sudu da s obzirom na okolnosti slučaja procijeni da li je ovrha na nekretnini u tom konkretnom slučaju dozvoljena. I mislim da na takav način jamčimo s jedne strane pravo, pardon pravo vjerovnika, a s druge strane u puno većoj mjeri pravo dužnika da njegova egzistencija i njegova imovina budu zaštićene čak i onda kada je dužnik taj koji nije podmirio svoje obveze. Naravno tražimo glasovanje o našem amandmanu. Glasujemo sada o amandmanu koji predlagatelj djelomično prihvaća, a Vlada RH ne prihvaća, pa molim glasujmo. Utvrđujem da nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na 10 amandman uvaženog kolege zastupnika Gorana Aleksića. Prihvaćamo. Vlada RH ne prihvaća amandman. Iznos od 20000 kuna kao prag za dopuštenost pokretanja ovršnoga postupka na nekretnini sa jedne strane pruža zaštitu ovršeniku, a s druge strane onemogućava u potpunosti ovrhovoditelja da ostvari svoje potraživanje što pridonosi ravnoteži kod provedbe ovrhe na nekretnini. Zahvaljujem poštovani predsjedniče.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova, pa prelazimo sada na amandman broj 11. zastupnika Ivana Lovrinovića. Kolega Salapić? Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Prijedlog kojim bi se svaka stranka snosila svoje troškove u ovršnom postupku protivan je osnovnom pravilu prema kojem je stranka koja je u cijelosti izgubila spor dužna protivnoj stranci nadoknaditi sve troškove. Kolega Lovrinović, izvolite. Zaista sam šokiran ovim što sam čuo ispred Vlade, jer ovdje je riječ o financijski najvažnijem amandmanu u izmjeni čitavog Ovršnog zakona. Usvajanjem ovog amandmana prema kojem bi svaka strana u Ovršnom postupku plaćala svoje troškove zaštitilo bi se desetine tisuća građana i sačuvalo u njihovom džepu milijarde kuna. Oko 70% svih troškova koji su se nabijali u ovim ovršnim postupcima upravo se odnosi na ovo. I ja naprosto sada vidim čiji se interesi ovdje štite. Ovo je jedna najpravednija stvar koja se može napraviti, ali vidjeli ste kako glatko je državni tajnik, dakle, nameće ovdje mišljenje, Ministarstva pravosuđe i Vlade, nameće nama zakonodavcima, koji mogu promijeniti što hoće, on nam nameće ovdje što trebamo napraviti, što trebamo raditi. Prema tome ovaj prijedlog, postajete izravno odgovorni za milijarde kuna koje ćete uzimati građanima narednih mjeseca i godina jer odbijate ovo prihvatiti. Ako slučajno to danas i ja apeliram poštovane zastupnice i zastupnici, nemojte razmišljati o vašoj stranačkoj stezi, razmišljajte o ljudima koji plaćaju, koji ne mogu plaćati svoje ovrhe, koji će možda biti izbacivani iz svojih stanova, zaštitimo ljude ovom pravednom klauzulom, odnosno, ovim amandmanom. Apeliram na vašu savjest. Tražite glasovanje pretpostavljam?

Utvrđujem da amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Pa prelazimo na amandman broj 12. zastupnika Gorana Aleksića. Ne prihvaćamo. Vrijednost nekretnine se i sada određuje procjenom povlaštenom sudskom vještaku, a za koju procjenu je ovrhovoditelje dužan predujmiti trošak procjene.

Prihvaćanjem predloženog amandman stvorila bi se polizija s trenutnom odredbom članka 102. Ovršnog zakona kojim je već postavljeno ograničenje za prodaju nekretnine za minimalno 80% njezine vrijednosti, više nego je predloženo amandmanom, a tek ukoliko bi takva prodaja bila neuspješna, postoji mogućnost sniženja cijena do maksimalno 60% procijenjene vrijednosti. Ovakvim zakonskim rješenjem, uspostavljena je optimalna ravnoteža između zaštite prava ovršenike i ovrhovoditelja jer postavljanjem donje granice za prodaju nekretnina na 75% njezine tržišne vrijednosti, uz obvezu od otpisa od ostatka duga za slučaj prodaje po nižoj cijeni, nekretnine bi mogle postati neadekvatan predmet ovrhe. Molim kolegu Salapića, u ime Vlade. Vlada također ne prihvaća uz isto obrazloženje. I molim predlagatelja kolegu Aleksića. Prihvaćam obrazloženje povlačim amandman. To je amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. O njemu će se, budući da je to predlagatelj, očitovati Vlada. Vlada RH ne prihvaća amandman. Vlada RH je svojim amandmanom na kvalitetniji i pravedniji način uredila ovo pitanje. Vladinim amandmanom je predviđena zaštita nekretnina i kada je glavnica veća od 20000 kuna. Predloženi amandman je suprotan Zakonu o obveznim odnosima i općim pravilima o nadoknadi troškova postupka koje proizlaze iz Ovršnog zakona i Zakona o parničkom postupku. Predloženi amandman nije u duhu postojećeg sustava i izvor je pravne nesigurnosti. Ovako, što se tiče nas kao predlagatelja, mogu reći da u konzultaciji sa drugim klubovima smatramo da je iznos od 50000 kuna, realan iznos zbog kojeg treba štiti nekretnine, dakle, radi se o iznosu koji je na kraju krajeva predložen i na okruglom stolu, koju je organizirala Predsjednica RH, i ostajemo kod tog prijedloga. Što se tiče, našeg prijedloga, da se nakon što se isplati iznos, da li kroz kamate ili druge naknade koji je na razini iznosa glavnice, također ne može ovršiti nekretnina u kojoj osoba stanova. Moram reći, da banke, ne uzimaju dakle, samo hipoteku, kao oblik zaštite svog potraživanja. One se prije svega naplaćuju kroz primanja ovršenika odnosno, dužnika i ovdje štitimo samo one osobe koje nakon što otplate iznos koji je u vrijednosti njihove glavnice, više nemaju financijske snage za daljnju otplatu i štitimo ih do tad, dok tu financijsku snagu ne steknu. Jer dok god osoba ima na svom računu priljeve, nema razloga da banka ide u ovrhu. Ako osoba nema na svom računu priljeve, trebamo toj osobi omogućiti jedan time out, a ne nakon što je od 100000 kredita, eura koje je npr. digla, u međuvremenu 100000 eura do sad uplatila banci i bez obzira na to, banka ju sutra može izbaciti na ulicu. Tražimo glasovanje o ovom amandmanu. Hvala. Glasujmo. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Pa prelazimo na amandman 14. Prihvaćamo u izmjenjenom obliku, tako da se u tekstu amandmana riječi 20000 kuna zamjenjuje riječima 50000 kuna. Predstavnik Vlade. Vlada RH ostaje pri svom amandmanu. Dobro, onda glasujemo o amandmanu koji predlagatelj ne prihvaća, a koji je dala Vlada i koja ostaje kraj takvog sadržaja amandmana.

Utvrđujem da je ovaj amandman dobio dovoljan broj glasova 106 i da postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 15., Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Prihvaćamo. Predlagatelj prihvaća. Molim Vladu da se očituje. Obveze, trenutak predaje nekretnine propisane su člankom 127. Ovršnog zakona, dakle saznanje da se mora predati nekretnina kupcu odmah nakon dostave zaključka, prodaje nekretnine kupcu proizlazi iz samoga zakona. Osim toga, ovim zakonom se potiče ovršenike, da dobrovoljno predaju nekretninu kupcu, da se zaštiti njihovo dostojanstvo od postupka iseljenja. Stambeno zbrinjavanje takvih ovršenika, osigurano je u trajanju od 18. mjeseci. U ime predlagatelji, uvaženi kolega Sinčić. Nisam zadovoljan obrazloženjem Vlade, jer jednostavno nije točno. U praksi sam svjedočio više puta, da iako je ovršni postupak iako su u tom postupku stranke, kao što je ovrhovoditelj i ovršenik da jedna strana dobije obavijest kada će do … nekretnine, a druga strana ne dobije, iako bi one trebale biti ravnopravne po svim načelima, zakonima, praksi itd., prema tome inzistiram da se zabrane tajne deložacije, da prestane gestapovski način izbacivanja bez ikakve najave. Tražim glasovanje. Molim glasujmo. Nije dobio dovoljan broj glasova. Pa prelazimo na amandman broj 16 Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Ne prihvaćamo. Nije nam prihvatljivo da se štiti ovršenika koji odbija provođenje zakonite odluke nadležnog državnog tijela. Vlada ne prihvaća uz isto obrazloženje. Molim očitovanje predlagatelja amandman, kolega Pernar. Pa stvari su vrlo jednostavne.

Tako da ovim zakonom zapravo nije cilj omogućiti besplatan smještaj ovršeniku 18 mjeseci nego je cilj da on što prije dragovoljno napusti svoj dom. I iz tog razloga smatram da rješenje koje je trenutno u zakonu jednostavno nije dobro jer cilj takvog rješenja nažalost je samo ubrzanje deložacija, znači da ljudi dragovoljno se iseljavaju, a kada prođe 18 mjeseci opet će se naći u istoj situaciji da nemaju novaca, da nemaju sredstava za život i čeka ih trajna agonija. Tražim glasovanje. Glasujmo o amandmanu koji ne prihvaćaju niti Vlada niti predlagatelj. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Pa prelazimo na amandman broj 17 Vlade RH. Prihvaćamo. Amandman broj 18 je Klub zastupnika Most-a nezavisnih lista, dakle samog predlagatelja. Vlada ne prihvaća amandman. Predlagatelj je u svojem prijedlogu predložio odredbe kojima se omogućuje provedba uredbe EU br. 655/2014 godine Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima. Predloženi amandman je u potpunoj suprotnosti sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Ovršnoga zakona jer uvodi dvostruka pravila tj. jedno pravilo koje bi se primjenjivalo u prekograničnim predmetima, a drugo koje bi se primjenjivalo kada nema prekograničnog elementa. Molim očitovanje kolege Šimića. Mi kao predlagatelj ostajemo kod svoga amandmana. Mislimo da je ovo jedan od amandmana koji bi itekako pomogao blokiranima, koji je vrlo logičan i koji ima razloga da bude prihvaćen. Radi se o tome da u onim postupcima i kod onih osoba kojih nema nikakvog priljeva i skidanja na kraju krajeva po ovrsi, godinu dana na njihovom računu, te osobe želimo deblokirati. Osim toga želimo uvesti i apsolutni zastarni rok od deset godina jer mislimo da naši građani ne trebaju i ne smiju biti doživotno blokirani, što im sadašnji Ovršni zakon ne da radi nego vrlo, vrlo nažalost uspješno radi. Dakle glasujmo o amandmanu predlagatelja koji Vlada RH ne prihvaća. Molim glasujmo. Ni ovaj amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Pa prelazimo na amandman broj 19 Kluba zastupnika SDP-a. Ne prihvaćamo jer bi se time bez objektivne potrebe izrazito štitilo ovršenike sa iznadprosječnim plaćama. Vlada RH? Hvala. I kolega Grbin u ime kluba zastupnika SDP-a. E pa ovaj amandman pokazuje svu razinu demagogije uvaženih kolega iz Most-a uz solidnu asistenciju iz Vlade. I onda dođe prijedlog zakona u prvo, dođe prijedlog zakona u drugo čitanje i šta u njemu piše, da će od ovrhe biti izuzete tri četvrtine plaće pod uvjetom da su te tri četvrtine manje od dvije trećine prosječne neto plaće u RH. Uz svo dužno poštovanje amandman koji kaže da je od ovrhe izuzeto tri četvrtine neto plaće prosječne u RH znači ne bilo koje, ne moje ili vaše kolega Šimiću nego prosječne plaće u RH ne štiti one koji primaju natprosječne plaće već naprotiv štiti sve one koji primaju ispodprosječne plaće. Dakle pojasnimo još jednom notorna je neistina da će usvajanjem ovog zakona u prijedlogu kako to kaže Vlada ili Most biti zaštićene tri četvrtine plaće jer neće.

Molim da glasujemo o amandmanu koji ne prihvaća ni predlagatelj niti Vlada RH. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Pa prelazimo na amandman broj 20 Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Prihvaćamo. Molim očitovanje predstavnika Vlade. Vlada ne prihvaća amandman, na dohodak od samostalnog rada primjenjuje se odredba članka 173. stavka 4. Ovršnoga zakona što je nepotrebno mijenjati jer su postojeće odredbe Ovršnog zakona u skladu sa poreznim propisima.

Stoga, podržavam taj njihov prijedlog i tražim glasanje. Glasujmo o ovom prijedlogu koji predlagatelj prihvaća a Vlada RH ne prihvaća. Nije dobio dovoljan broj glasova pa prelazimo na amandman br. 21 Vlade RH. Taj amandman postaje sastavni dio zakona. Amandman br. 22. ponovno Vlada RH. I taj amandman postaje sastavni dio zakona. Postaje sastavni dio zakona. 25. amandman Vlade RH. Prihvaćamo. Vlada RH. Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Prihvaćamo. Molim očitovanje Vlade. Vlada ne prihvaća amandman. Predloženi amandman nije provediv jer agencija ne može razlikovati osobne obveze fizičke osobe od obveza koje je preuzela iz svoje djelatnosti. Kolega Sinčić, izvolite. Nisam zadovoljan objašnjenjem, tražim glasovanje.